Takže vám děkuji za pozornost. Já mnohokrát děkuji za dodržení času. Vaše vystoupení vyvolalo jednu faktickou poznámku, se kterou je přihlášen pan poslanec David Kasal. Já jenom drobnou věc.

V současné době, pokud to dopustíme, tak ti lékaři bez problémů můžou jít kamkoli do Evropy. A to si vůbec nemůžeme dovolit. Další, kdo je přihlášený do obecné rozpravy, je pan poslanec Jiří Mašek, kterého tady ale v tuto chvíli nevidím. A další, kdo je přihlášený, je pan poslanec Milan Brázdil. Pane poslanče, máte slovo. Já děkuji za slovo.

A je to poměrně dost lidí. Tak tady bych přece jenom jaksi je přečetl. A to důchodci. Za starobní důchodce hradí zdravotní pojištění stát. Dále to je, za druhé, nezaopatřené dítě.

To jsou dva. To je skupina lidí no, tam asi není, co bych komentoval. Čtvrtou oblastí jsou osoby pečující o osoby ve stupni ve stupni závislosti.

Maximálně však do 19 let. Dále jsou příjemci doživotní penze nebo starobní nebo na dobu určitou s přesně stanovenou výší důchodu.

Za třinácté, jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany společně s dětmi narozenými na území, pokud nemají příjmy ze závislé nebo samostatně výdělečné činnosti.

Nesmějí být zaměstnáni ani podnikající osoby. Je to hodně velké množství lidí.

Stát je vlastně největším dlužníkem našeho zdravotnictví.